Takže on v tomhle smyslu má mou důvěru. A já neříkám, že nás nemá zajímat vůbec minulost lidí.

Někteří si myslí, že značně. Je pravda, že v určitých kruzích to může znamenat otevřené dveře. Já se domnívám, že to dnes platí omezeně, že Rusko je dneska jinde. Pro mě už dneska Rusko skutečně není komunistické Rusko, ale opakuji, je to tvrdě kapitalistický stát. A včerejší komunistická legitimace podle mě už tam často mnoho neznamená. Ale to není podstatné. A já si přeji, aby ta mise byla mise, na které on osvědčí to, co jsem o něm prozatím slyšel a věděl. Takže bych byl v soudech o lidech opatrný. Myslím si, že pokud nemáme nic konkrétního, tak bychom měli být opatrní všichni. Děkuji vám. Vy sám, vážený pane ministře, jste se k situaci na Krymu vyjádřil na své poměry nebývale kriticky a já tuto pozici oceňuji.

Možná bude dostatečná odpověď, že pan Remek přijede do Prahy a já zítra, tuším v 11 hodin, s ním mám schůzku. Děkuji. Dvacátý v pořadí byl vylosován pan poslanec Leoš Heger, který interpeluje vicepremiéra a ministra financí Andreje Babiše, a připraví se pan poslanec Jiří Valenta. Máte slovo, pane poslanče. Děkuji za slovo. Vážený pane vicepremiére, dámy a pánové, moje interpelace byla předejita interpelací pana kolegy Svobody, který zde to téma 2 mld. chybějících v nemocnicích rozvedl a dostal odpovědi, které některé věci objasnily. Pane ministře prostřednictvím pana předsedajícího, vy jste před chvílí slíbil, že peníze pro nemocnice budou uvolněné, a uznal jste svoji chybu, že jste souhlasil s požadavkem ČSSD rušit regulační poplatky.

Tak jestli to neznamená, že jsme měli pravdu, že v tom zdravotnictví rezervy jsou? Děkuji vám. Poprosím pana vicepremiéra a ministra financí o odpověď na tyto otázky.

A taky je s podivem, že příjem SÚKLu nejde do státního rozpočtu.

A samozřejmě taky nechtějí moc šetřit.

Že do této chvíle vlastně nevíme, jak to teklo. Děkuji. Máte slovo. Děkuji. Já bych si jenom dovolil komentovat ten SUKL. Ty peníze na SÚKLu jsou, to my jsme také věděli. To by možná bylo možné v jiném sektoru, ale tady ne. Ne úplně se to povedlo dotáhnout do konce, to uznávám. Takže ty věci nejsou s nemocnicemi tak úplně jednoduché. Já bych se možná ještě nakonec zeptal, jestli je pravdou to, co se říká, že chcete znát informace o zdravotnictví, kam ty peníze tečou. Já si myslím, že je to jasné. Děkuji vám. Poprosím pana vicepremiéra a ministra financí Andreje Babiše o doplnění odpovědi. Já bych hlavně rád, aby zdravotní pojišťovny konečně začaly dodržovat zákony.

Díky tomu konečně budeme znát ceny, za které pojišťovny hradí služby zdravotnickým zařízením za státní peníze. Dosud pojišťovny tyto informace odmítaly poskytnout, ačkoliv soudy opakovaně rozhodly, že veřejnost na ně má nárok! Pokud pojišťovny smlouvy zveřejní, poprvé uvidíme, kolik platí pojišťovna za tutéž operaci dvěma různým zařízením. A pojišťovna bude muset tyto rozdíly racionálně zdůvodnit. A zde hraje roli korupce.